Typický příklad stranického sekretariátu. Já stojím o to, jestli chcete někdy udělat dohodu, abyste ji dodrželi! Kdybychom dohodu neměli, je to normální. Nedohodli jsme se, každý má svůj názor, nějak hlasujeme. Vy jste nás zneužili. Vymýšlíte si důvody a dneska nám tady řeknete, jak budete pracovat na systémovém řešení, jak to nějakým koeficientem navážeme.

To je fakt!

Jak máme jednat s vaším předsedou klubu, který není schopen dohodu, kterou uzavře, realizovat? Není schopen.

Ne, já to nechápu! Dohody se mají plnit a vy ji neplníte!

My jsme si cenili té dohody. Vy jste ji zahodil!

Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já myslím, že není jenom tato Poslanecká sněmovna, není jenom Senát, není jenom prezident republiky, kteří se také podílejí na legislativním procesu, čili dohoda učiněná v Poslanecké sněmovně, předpokládám, že není závazná pro ostatní instituce, které se podílí na legislativním procesu, a nevím o tom, že by do tohoto procesu byly integrovány.

Jsem rád, že našla peníze na to, aby mohla navýšit důchody. Důchody se budou zvyšovat v průměru o 200 korun. U některých profesí, kterým minulá vláda sebrala 10 % z tarifu, se snažíme vrátit až pětiprocentní nárůst. To se týká policistů a hasičů. Já se domnívám, že by bylo vnímáno jako krajně nespravedlivé, a nejenom že by to bylo vnímáno, ale ono by to nespravedlivé bylo, pokud by si zákonodárný sbor schválil výrazně rychlejší tempo nárůstu platů, než jsme schopni například valorizovat penze, než jsme schopni například zvýšit platy zaměstnanců veřejného sektoru, to znamená u těch skupin obyvatel, kterým se nežije lehce a nežilo se jim lehce v uplynulých letech. Já jako předseda vlády nemohu ignorovat zbytek společnosti jenom proto, abych se zavděčil Poslanecké sněmovně. My jsme předložili vládní návrh zákona. Byl to zákon, na kterém se shodla vládní koalice, a předložili jsme návrh na to, aby platy rostly o 1 %. Na základě diskuse, která se vedla v Poslanecké sněmovně, a věc je zcela doložitelná, jsem opakovaně jako předseda vlády, jako poslanec vyjádřil svůj názor, že by tempo růstu platů ústavních činitelů nemělo být vyšší než růst platů ve veřejném sektoru. Domnívám se, že navýšení platu o 3,5 %, a to je názor, který jsem říkal opakovaně a říkám ho i teď, je otázka spravedlivá, to znamená, odpovídá to tomu, jak rostou platy ostatních zaměstnanců veřejného sektoru. Těžko bychom vysvětlili občanům, proč si právě Poslanecká sněmovna, která bohužel rozhoduje sama o svých platech, proč si právě poslanci, poslankyně schválili vyšší nárůst platů, než je u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru.

V okamžiku, kdy jsem byl informován o jejich výsledku, jsem s tím návrhem nemohl vyjádřit svůj souhlas a vedení mé politické strany se rovněž k tomuto návrhu nepřipojilo. Já jsem rád, že v tuto chvíli v Poslanecké sněmovně máme návrh zákona, který nám umožní, abychom se vyhnuli skokovému nárůstu platů. Mrzí mě, že zákon tady ležel několik měsíců nepovšimnut, aniž by byl projednán na půdě Poslanecké sněmovny. My jsme se opakovaně snažili, aby návrh byl projednán v dostatečném časovém předstihu. Bohužel na to nedošlo, velmi často i snahou opozice. V tuto chvíli jsme v určitém časovém napětí a já si myslím, že by bylo dobře, abychom návrh zákona schválili, abychom ho schválili v podobě, která bude přiměřená, která bude pochopitelná i ze strany občanů, a nedomnívám se a nemám se tudíž za cokoliv omlouvat, já prostě říkám stále totéž , že by tempo růstu platů poslanců a senátorů mělo být vyšší než tempo růstu platů, které jsme schopni zajistit skrze státní rozpočet zdravotním sestrám, lékařům nebo třeba učitelům. Prostě takto to je. Nevidím jediný důvod, proč bychom se v tempu růstu platů měli odlišit od ostatních zaměstnanců, kteří jsou stejně jako my závislí na příjmech z veřejných rozpočtů. Tolik mé stanovisko jako poslance, jako předsedy vlády. Domnívám se, že dohoda, která byla dosažena na úrovni klubů a rozpočtového výboru, není přiměřená. Navýšení o 14 % je příliš vysoké a podle mého názoru dohoda měla být sjednána na nižší úrovni, aby to odpovídalo platové situaci ve společnosti a sociální situaci ve společnosti. Podle mého názoru, kdyby Sněmovna schválila 14 %, tak to běžnému občanovi nejsme schopni srozumitelně vysvětlit.

Děkuji za slovo. Jenom dvě poznámky. Peníze pro státní zaměstnance jste nenašli, pane premiére. Ty si půjčujete od jejich dětí a zvyšujete deficit.

Jakkoliv si někdo z nás o tom mohl myslet něco jiného.